Další přihlášku nemám. Prosím, máte slovo. Tak hezký už skoro večer, dámy a pánové.

Jestli je to řešení správné, nebo ne, to je na vás.

Má ještě někdo tady v rámci Poslanecké sněmovny ve svém klubu lichváře?

Prosím. Děkuji za slovo. Já jenom si poprosím o krátké doplnění vzhledem k tomu, že ten návrh už měl být předložen na podzim, tak se chci zeptat, na podzim kterého roku má být předložen.

A vy toho nejste schopni. Je ještě nějaký zájem o vystoupení? Takže otevřeme další bod.